Ptám se paní ministryně, zda má jako navrhovatelka zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Paní ministryně, máte slovo. Všechny ostatní, ještě oslavující předchozí hlasování, prosím případně do předsálí a prosím o klid v sále! Ještě jednou prosím o klid v sále. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Předpokladem přijetí předloženého návrhu zákona je souběžné schválení ústavního rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu a navazuje to na předchozí tisk 229, který jste schválili. Pokud jde o další kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, má podle předkládaného návrhu nově podléhat vedle hospodaření s majetkem státu též hospodaření s dalšími nestátními veřejnými prostředky, hospodaření s prostředky poskytnutými vedle státního rozpočtu i z dalších veřejných rozpočtů, hospodaření právnických osob většinově vlastněných nebo ovládaných státem nebo územním samosprávným celkem.

K jednotlivým pozměňovacím návrhům se vyjádřím. Děkuji.

Nezpochybňuji hlasování. Já vám děkuji. Nyní tedy otevírám rozpravu, do které se jak první přihlásil pan poslanec Vácha.

Poprosím pana poslance Valentu.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, skutečně mi nedá, abych po letech permanentního rozkrývání nepravostí v činnosti a hospodaření České televize, v podstatě činnosti úplně to plané, a to vždy v rámci každoročního projednávání těchto výročních zpráv, se teď na vás neobrátil a nepřimluvil se za přijetí této novely. Je mi jasné, že změna zahrnout do kontroly hospodaření tímto zákonem i Českou televizi je pouze jednou z mnoha nyní deklarovaných, dle mého názoru, ale jednou z těch nejdůležitějších a společensky nejoprávněnějších.

Musím tedy v této souvislosti ocenit nově zařazený § 3, ve kterém se nově praví, že úřad vykonává kontrolu hospodaření s dalšími veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými z veřejných zdrojů, přičemž hospodařením s dalšími veřejnými prostředky se pro účely tohoto zákona rozumí tzv. hospodaření i jiné právnické osoby, a je zde taxativně uvedena i Česká televize. Chtělo by se říci no konečně, to to ale trvalo. Pro vaši informaci, jak tomu bylo s kontrolou České televize ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu doposud.

Podle ustanovení § 1 odst. 3 tohoto zákona stát neodpovídá za závazky České televize a Česká televize neodpovídá za závazky státu. Z uvedeného je zřejmé, že hospodaření České televize s jejím vlastním majetkem nemá charakter hospodaření se státním majetkem, a proto na něj nelze doposud vztáhnout působnost Nejvyššího kontrolního úřadu ke kontrole hospodaření s tímto majetkem. Kontrolovat účelné a hospodárné využívání finančních zdrojů a majetku České televize podle schváleného rozpočtu patří podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona do působnosti Rady České televize.

Poslechněte si v tomto smyslu například část kontrolního závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu nazvané Televizní poplatky vybírané na základě zákona č. 97/2003 Sb.